Dlouhodobě si myslím, že ten přístup, který byl za předchozích vlád, nelze hodnotit jako úplně úspěšný, neboť peníze, které jsou určeny na vyrovnávání rozdílů mezi regiony, i když chápu jakýsi pocit férovosti, prostě mají sloužit těm regionům na vyrovnávání těch rozdílů či propadů, ať už je to dostupnost vzdělávání, investice v oblasti vybavenosti nemocnic. A pokud královským výnosem minulá vláda vlastně dorovnala všem ostatním z národních fondů nebo z národního rozpočtu ty prostředky, tak tím vlastně to prohlubování stále pokračovalo. Ta nerovnost samozřejmě regionální nezmizí. Ministerstvo pro místní rozvoj ani objemem těch financí, které spravuje, to nemůže vyřešit v rámci realizace strategie regionálního rozvoje v řádu krátkého období půl roku, rok. Za rok postavíte dům, když máte hodně štěstí. Ale změna, ať už se to týká dostupnosti vzdělávání, kvality vzdělávání, infrastrukturní vybavenosti, to vyžaduje skutečně koordinaci mezi jednotlivými rezorty. A já jsem rád, že jsme připravili, a mělo by se to stát i tento rok, kdy koordinace, kterou má Ministerstvo pro místní rozvoj, dříve byla spíše řekněme formálního typu na principu komunikace ministra či ministryně s náměstky nebo s rezorty nad dílčími částmi. My bychom toto chtěli skutečně institucionalizovat a podobně, jako například evropské záležitosti se řeší na VEU, tak věci, které mají dopad na rozvoj regionů v nějaké chvíli veskrze pozitivní, nějaké negativní, tak je důležité, aby se toto řešilo mezirezortně.

Tímto směrem i upravujeme národní dotační tituly, aby právě takováto území zohledňovaly. Zároveň je důležité, a to si myslím, a četl jsem to jako výhradu některých politických komentátorů, je velmi těžké nastavit tu správnou bilanci té prezentace, neboť využívání evropských zdrojů, to není zásluha ministerstva, to, že jsou dobře zpracovány, formálně správně, a najdou svého uživatele, jistě ano, na to mají rezorty poměrně už zkušený aparát. Ale je to právě evropská politika soudržnosti, třetina rozpočtu Evropské unie, která dává možnost zvyšovat tu kvalitu života v regionech tak, aby občané, kdekoliv budou žít v Evropské unii, a tu možnost máme, prostě zakoušeli ty kvality podobné.

Já si myslím, že je důležité ukázat, jak právě regionální rozvoj a jeho zdroje financování dávají důvod věřit v ten evropský projekt. A je škoda, že v rámci evropského předsednictví se nám toho nepodařilo ukázat více, ale ty evropské finance právě v těch krajích dělají zásadní změnu. Já už se budu blížit ke konci. Myslím, že ještě důležitým tématem, a ono trochu souvisí s tím střetem zájmů, je i otázka veřejných zakázek podle pravidel. My se snažíme napravit některé historické chyby.

My jsme zpracovali metodiku i pro zadavatele veřejných zakázek, aby věděli, jak uplatňovat ty mezinárodní sankce, které do toho vnáší jakýsi prvek toho, kdo by v rámci mezinárodních sankcí a jaké firmy mohly či nemohly se účastnit veřejného zákona.

Když se podíváme na ten evropský standard, tak ve veřejných zakázkách vy prostě máte umět říci, co chcete. Mělo by to být něco nového, něco inovativního, něco, co se posouvá k nějakým trvalým cílům. Prostě nekupovat si za veřejné peníze něco, na co jsme zvyklí, ale kupovat si za ně skutečně to, co chceme.

V oblasti veřejných zakázek nás čeká ještě jeden zásadní úkol v nadcházejícím období, to je zpracování a přijetí národní strategie veřejného zadávání České republiky.

Takže připravíme rovněž základní teze pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a budeme se zaměřovat právě i na centrální nákupy státu.

My bychom chtěli i v následujícím období a vlastně dlouhé roky očekávaný zákon o řízení rozvoje cestovního ruchu po vzoru zemí, jako je Rakousko, Itálie nebo Chorvatsko. Skutečně mít účinný systém financování cestovního ruchu ve věci rozvoj regionů, kvalitě života a máme připravený i projekt, který budeme realizovat v rámci Národního plánu obnovy, a to je systém eTurista, který není jenom nějaké klikátko pro turisty, ale chceme nahradit to, co se v tuto chvíli děje a je poměrně obtěžující, je to složitý proces, kdy pomocí papírové komunikace často komunikují organizace, česká policie, statistický úřad, příslušná obec a ten poskytovatel třeba ubytování ohledně ubytovávání cizinců.